Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Zeptám se, jestli se někdo hlásí v podrobné rozpravě?

A to je to, co si myslím, že se nemělo stát.

Děkuji. Návrh usnesení: